Taky vám děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád reagoval na ty věci, které tady směřovaly do oblasti školství, do oblasti vzdělávání. Naprosto jednoznačně, a pevně věřím, že se na tom všichni shodneme, tou prioritou nejenom nás v České republice, ale všech rozumných evropských zemí je zachovat v maximální možné míře prezenční vzdělávání jako to dominantní.

Tím neříkám, že je optimální, ale má nejmenší ztráty, co se týká toho vzdělávání a toho výkonu.

Takže zase věc, kterou řešíme, jsme si jí vědomi, a děkuji za to upozornění, ale poučili jsme se všichni a máme to v patrnosti. Co se týká dalších kroků po těch 14 dnech.

To základní, proč jsme vystoupili a řekli jsme, proč střední školy až od pondělka, abychom uklidnili tu situaci, aby byl signál k těm školám. To znamená ano, máte pravdu, komunikačních nedorazů bylo určitě spoustu, ale tento mezi ně nepatří.

Myslím si, že ta zpětná vazba je velmi dobrá.

Snažíme se k tomu dát i vysvětlení, nějaké metodické postupy, aby mohli dávat velmi rychle rodičům, kteří nečekají a ptají se rovnou, nějakou adekvátní odpověď. Ale nedokážu a neexistuje cesta, jak dostat tu informaci rychleji k těm ředitelům v nějakém předstihu, než ji tam dostanou dost často novináři.

Jsem bytostně přesvědčen, že na jaře nám velmi dobře zafungovala komunikace přímo s politickými stranami.

Ale určitě není na škodu, abychom toto těleso aktivovali, protože na jaře, mám pocit, se tato přímá komunikace v té krizové době, v době nouzového stavu, velmi vyplatila. Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Bartoň.

Děkuji.

Ale ještě, pane ministře, jestli byste mohl odpovědět na otázku, kterou zde vznesli mí předřečníci, a to je platnost metodického materiálu, který jste poslal na školy a který na poslední straně obsahuje návaznost na semafor.

Když to vezmu, je tam řečeno, jak budou zaváděna opatření typu roušky při oranžovém stavu, a než se to stačilo takto udělat, tak přišlo opatření plošné, které to zavedlo všude a jinak, než je to napsáno v tom materiálu.